Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. Dívám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře.

Byla to tady opakovaně zmíněna otázka, kolik to bude stát.

Proto neumím dneska říci nějaký přesný odhad rozpočtového dopadu a přesný odhad počtu těch lidí nebo domácností, které budou v průběhu roku žadateli.

Tolik poznámka k této otázce.

A zároveň také platí to, co jsem řekl.

Přijde mně to manažerské, motivační a něco, co je standardně běžné ve všech ostatních institucích.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Vystoupení pana ministra vyvolalo dvě faktické poznámky. Tři faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Já jenom k panu ministrovi.